Někteří z nás, kteří máme i některé ne úplně veřejné informace, máme důvod se domnívat, že pan Fajád kromě jiného byl agentem nejenom libanonských tajných služeb, ale že byl také agentem ruské zpravodajské služby. A že pan ministr spravedlnosti České republiky dobře věděl, proč nevydává pana Fajáda. Že pan ministr spravedlnosti České republiky věren své rodinné anamnéze neváhal nehledět na zájem vlastní země a bezpečnosti jejích občanů, ale přišlo mu výhodné se zalíbit zpravodajským zájmům Kremlu, protože teď fouká ten vítr odjinud a u Pelikánů vždycky dobře věděli, odkud ten vítr fouká. Pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, my vám po tom, co jste předvedl a jak jste dokázal poškodit svoji zemi a bezpečnost jejích občanů, nevěříme nic. My vám nevěříme, ani že dnes je středa. My vám nepodpoříme žádný návrh zákona, i kdybyste chtěl uzákonit, že dnes je středa. Doufám, že budeme. Ale vážil bych si toho, kdybyste do pátku už členem vlády České republiky nebyl. Hlásí se pan předseda Laudát. Poté řádně přihlášený pan poslanec Chalupa. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem avizoval, rozpočtový výbor si svou většinou prohlasoval usnesení, které jsem vám tady předložil. Ten důvod je jasný. V tomto zákoně je ta část, mluvím o rozpočtovém výboru, ta část, která se týká přípravy trestného činu. A je to jenom další v té řadě ze zákonů, kde je to tažení s takovým tím, že na koho ukážeme, toho můžeme v životě vláčet. Na koho neukážeme, toho vláčet nebudeme. Je to selektivně a otázka skutečně je, zda je to příprava trestného činu, nebo optimalizace daňového přiznání.

Je to velmi sporné, a já se proto tohoto zákona velmi obávám směrem k podnikatelům. Takto skutečně zákony vypadat podle mého názoru nemají. Z tohoto důvodu dávám návrh, aby ve třetím čtení bylo hlasováno o zamítnutí této předlohy. Děkuji. Děkuji. Omlouvám se, přehlédl jsem dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Chalupa, poté pan poslanec Pilný. Pane předsedo, děkuji za slovo. Vážené dámy, pánové, já bych chtěl požádat pana kolegu Kalouska prostřednictvím předsedajícího, aby vážil slova.

Jak si vůbec dovolujete takhle zpochybňovat roli ministra? A navíc, tady se projednává novela a vy tady otvíráte velmi citlivé informace. Já jsem se obrátil na své kolegy z komise pro kontrolu vojenského zpravodajství, aby byli tak laskavi a svým lidem ve svých poslaneckých klubech, aby je požádali, aby se v těchto věcech snažili být zdrženliví, protože tady se jedná o základní věci týkající se bezpečnosti státu. A obávám se, že mnoho z vás ani neví, o čem mluví. Děkuji panu poslanci Chalupovi. Po něm s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem se hlásil k té faktické poznámce jako reakce na vystoupení pana poslance Kalouska. Projednáváme trestní řád. Pan poslanec Kalousek tady kdysi zavedl pojem poslance čtvrté kategorie. Já při projevech pana Kalouska, které díky přednostnímu právu můžou mluvit vlastně o čemkoliv, si připadám jako poslanec čtvrté kategorie, protože téměř nikdy nemám možnost na to reagovat. Teď konečně, protože jsem se dostal k faktické poznámce, takže bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího panu Kalouskovi připomenout, že vůbec nemluvil k věci, a navíc jeho projev byl hrubý a nedůstojný jeho a Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. S další faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Podle jednacího řádu reaguji na vystoupení některého z poslanců a řečníků, a to na pana poslance Chalupu. Zkuste začít doma, ve svém hnutí. Celý minulý týden. Byl to váš ministr obrany, který musel dělat chytrého v rozhovoru. Byl to váš ministr spravedlnosti, který to komentuje velmi často. My ani jednou. My jsme požádali o jednání na neveřejném jednání Sněmovny. Vy se můžete cítit, že máte víc informací. Systémově.

Když někoho oslovuji. Protože jsem říkal neslyšel jste? Takže měřte všem stejně. My jako občanští demokraté se chováme velmi zdrženlivě. Vy jste byl a vaši kolegové proti tomu, abychom o tom debatovali na neveřejném jednání. Vy a vaši kolegové jste to nepřipustili. Uvidíme, jak budete hlasovat v pátek, kdy znovu navrhneme neveřejné projednávání této problematiky.

Vy možná ano. Vy ano. Vy ano.

Mě nezajímají ty informace. Mě zajímá to, že ti, kteří mají mlčet, nemlčí a dělají hrdiny. Dělají silácká prohlášení. Autoritativně řekne: Policie nezvládla svoji činnost v sobotu.

S faktickou poznámkou pan poslanec Jandák. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, omlouvám se, ale musel jsem něco říct prostřednictvím předsedajícího kolegu Stanjurovi. Myslím, že jsme to prohlasovali a čeho jsme byli svědky? Víte, a ono to nadávání není konstruktivní. Já jsem pro diskusi.